A nevím, kolik takových zahrádkářských časopisů tady je. Vzpomeňme si na to, když se tady ve Sněmovně odvolával předseda vlády Andrej Babiš na zahrádkářský zákon.

Je to snaha obrátit pozornost k věci, která se má řešit, a tou věcí, která se teď má řešit, je právě novela zákona o střetu zájmů, takže prosím, ukončeme ty obstrukce, přestaňme mařit čas této Poslanecké sněmovny na marné návrhy a věnujme se programu, který byl oznámen. Občané od nás očekávají, že budeme pracovat a projednávat tyto záležitosti. Děkuji. Děkuji. Nevidím, v tom případě paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane jeden ministře, já bych prosila zařadit na program dnešní schůze Informaci vlády o dopadech cen pohonných hmot na systém integrovaného záchranného systému a organizace pečující o život a zdraví obyvatel. Jsem ráda, že i vláda už pochopila, že nestačí jen sledovat marže, a alespoň od 1. 6. snížila spotřební daň. DPH pravděpodobně nezruší.